Do budoucna je řešením, a tak jsme se dohodli s Českou radou dětí a mládeže, že chceme tak, jak existuje zákon o podpoře sportu, tak bychom rádi začali pracovat v tom příštím pololetí na zákonu o podpoře mládeže a v rámci tohoto zákona o podpoře mládeže bychom definovali i ty podmínky. Představa ale, že každý vedoucí před každým táborem nebo před každou akcí musí doložit čistý výpis z rejstříku trestů, je byrokraticky velmi náročná a nejsem si jistý, že zrovna toto by vedlo k řešení.

Děkuji za slovo. Pane ministře, vaše odpověď mě absolutně neuspokojila, protože výpis z rejstříku trestů neřeší vůbec nic, protože v okamžiku, kdy jsou tresty zahlazeny tomu původně odsouzenému, tak se nezjistí, jestli je to člověk, který má nějakou trestní minulost, kterou páchal v souvislosti s dětmi. Takže já si myslím, že je potřeba k té problematice přistoupit úplně jinak. Já vás zvu tímto na jednání podvýboru pro problematiku domácího sexuálního násilí, kdy bych byla ráda, abychom společně s Ministerstvem spravedlnosti, s vámi i s Ministerstvem vnitra k tomuto zasedli.

Děkuji. Pan ministr ještě chce reagovat.

Rád přijímám vaši výzvu, velmi rád přijdu na ten podvýbor a budeme hledat společné řešení. A jsem strašně rád, že jste mně tu interpelaci podala a že jsme se shodli na tom, že výpis z rejstříku trestů zakladatele není řešení tohoto problému.

Máte slovo, paní poslankyně.

Pane místopředsedo, máte slovo. Děkuju, pane místopředsedo, za slovo.

Ty změny i v té koncepci dané smlouvy, smluvního dokumentu, budou i pro budoucnost jenom velmi malé, a pokud by se prodlužoval i na evropské úrovni institut dočasné ochrany, tak my samozřejmě na to budeme reagovat i tím, jakým způsobem se budou nadále uzavírat smlouvy. Ale tady bych chtěl říci, že ta kompetence se v té chvíli přenáší na kraje. K té dočasné ochraně jako takové, to není rozhodnutí České republiky. Pokud by válka pokračovala, tak by se hledaly možné způsoby a cesty toho, v jakém právním titulu by ti lidé nadále pobývali na území České republiky, zda by se nebo vůbec Evropské unie zda by se zastavila dočasná ochrana a přešli bychom potom do režimu běžných azylových žádostí, anebo nezastavila. A tomu určitě bude v důsledku odpovídat i ten systém ubytování jako takový. V této chvíli ale ty staré smlouvy budou platit. Jenom tedy záleží na krajích, jestli je bude v případě potřeby prodlužovat dále, nebo nebude prodlužovat. Já doufám, že jsme se věcně setkali v té odpovědi. Děkuji.

Dobrý den. Vážený pane ministře, obracím se na vás s dotazem, jak je systémově řešeno předškolní vzdělávání v souvislosti s válečnou krizí na Ukrajině. Z dostupných dat a informací od představitelů obcí, pedagogických pracovníků, rodičů a i ze samospráv je známo, že kapacity mateřských škol jsou a budou v některých krajích nedostačující. Například v Plzeňském kraji, oblast Tachovska, Praha, Středočeský kraj a tak dále, těch obcí, nebo jižní Čechy, těch krajů a obcí je v podstatě hodně. Je pravdou, že je to primárně problematika samospráv, ale nicméně válečná krize prostě je věcí státu a bez pomoci státu se samosprávy neobejdou. Zaznamenala jsem i vaše vyjádření, kde sdílíte obavy mnoha lidí, že v podstatě budou nedostatečné kapacity v předškolním vzdělávání, a v souvislosti s tím bych se vás ráda zeptala, zda má váš rezort k dispozici konkrétní data o tom, jak budou v září kapacitně vypadat situace v českých školkách po krajích, a to konkrétně ve věkové kategorii pěti let, kdy je dáno zákonem povinné předškolní vzdělávání. A jestliže jsou, nebo předpokládáte, že budou někde nedostatečné kapacity, tak jak konkrétně budete tuto situaci řešit a jak konkrétně budete řešit z hlediska finančního, personálního, technického a materiálního vybavení pomoc těm samosprávám. Chtěla bych vás požádat o nějakou realistickou a případně i pesimistickou variantu.